Ano, hovoří se o Evropské unii, hovořilo se tady hodně o zájmech českých ekonomických subjektů. Znovu upozorňuji, že se nejedná o výmysl levicových teoretiků, ale o seriózní studii Technické univerzity v Liberci možná čest jejich památce, nevím, ale doufám, že i příště dostanou nějakou takovouto zakázku analyzovat takovéto smlouvy. Protože odvedli opravdu dobrý kus práce a zaslouží si ocenění. Kanada je na žebříčku zemí podle hrubého domácího produktu v paritě kupní síly sestaveném Světovou bankou na 17. místě.

Česká ekonomika je podle tohoto ukazatele 4,7krát menší než ta kanadská.

Co vede tak obrovského ekonomického molocha uzavírat tak zvláštní smlouvu? To bude otázka, kterou budu klást možná trošku častěji, než bude mnohým posluchačům milo.

Čili pro Kanadu jsme opravdu marginální dovozce.

Zajímavý je údaj podíl kanadských komodit na celkovém dovozu Evropské unie činí pouhých 1,6 %, přibližně 27 mld. eur.

Tady bych viděl motivaci Kanady. Ano, proto Kanada a kanadská vláda má takový tah na branku, aby se přijala tato smlouva. Chce zlepšit svoji obchodní bilanci zcela logicky. To my chceme taky. Ale proč my, kteří z toho máme v uvozovkách prospěch, přistupujeme na takovouto smlouvu a vlastně si bereme budoucí prospěch a zbavujeme se ho? Opět proč? Cla na ostatní zboží jsou již nyní velmi nízká.

Tato čísla hovoří sama za sobe o tom, jak je tato smlouva velice výhodná, jak tady zaznělo.

Pro oblast veřejných zakázek, která otevírá kanadský trh až na provinční úroveň a deklaruje transparentní a nediskriminační přístup k veřejným zakázkám, který evropským a potažmo českým uchazečům skýtá lepší přístup k veřejným zakázkám, než mají například účastníci států NAFTA. Krásné konstatování. Já bych tady dodal, že je to jeden z těch důvodů, proč je NAFTA momentálně nefunkční a proč americký prezident chce revizi NAFTA.

Nám by to vadit nemuselo.

Zajímavé je v kapitole přeshraniční obchod službami v CETA, oblast audiovizuální služby, oblast autorských práv obecně, nás v této části staví do jedné řady s Piráty, kteří tuto oblast mají docela dobře zpracovanou. Musím jim ale říci, že ano, nejsou osamoceni v této oblasti autorských práv, kdo se bojí této transatlantické dohody.

Tato smlouva je na jedné třetině tohoto svazku. Zbytek tohoto svazku jsou výjimky z této smlouvy, které si jednotlivé členské státy Evropské unie vyjednaly.

Dostanu se k této věci dále.